V případě, že... Vidím připomínku ohledně proběhlého hlasování, takže vás požádám o chvíli strpení.

Máte slovo, paní poslankyně. Máte, pane?

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

To se neosvědčilo v mnohých zákonech, protože vždycky když dáme výčet toho, co se nesmí, tak si bohužel najdou právníci vždycky, jak obejít ten zákon, a začnou dělat to, co tam není vyčteno. Takže ten výčet bohužel tím, že tam dáváme dobrovolnost na rozhodnutí kontrolního orgánu, zasahujeme celou šíři toho, co se potom bude kontrolovat.

Už jsem to říkala minule. Ti se tam skutečně nedostanou a nejsou vůbec schopni splnit jejich podmínky. Je správné, že obliba malých regionálních výrobců roste, a jsou pro to určeny ty farmářské trhy, a možná je to i způsob, jak bychom donutili, aby řetězce více vyjednávaly a v tom místním regionálním svém řetězci aby zařadily i tady tyto malé regionální výrobce.

Kolegyně Havlová říká, že děláme regulaci trhu. Pokud by kolegyně měla zájem, navštívila jsem řetězce, hovořila jsem s nimi, i včera jsem měla jednání se zástupci společnosti Kaufland, abychom se bavili o tom, jak nekorektní smlouvy pro dodavatele dělají, jestli je to opravdu byznys takový, jak říkají zástupci naší dodavatelské sféry.

Říkáte, že se zvýší ceny výrobků, pokud budeme schvalovat zákon o významné tržní síle. Zákon o významné tržní síle ruší některé možnosti nekalých praktik.

A já se chci zeptat: Jak to, že je jich tady moc? Není to náhodou proto, že Česká republika se pro ně stala zlatým dolem?

Proto se musí upravit.

Pokud ostatní chtějí diskutovat jiné body nebo jiná témata, případně musí dojít k dohodě předsedů klubů, tak ji jistě mohou uzavřít v předsálí a tady respektovat usnesení Poslanecké sněmovny, že dokončíme debatu.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Velebný, paní kolegyně Havlová a poté pan předseda vlády. Prosím, pane poslanče. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Myslím si naopak, že jsme se zařadili mezi ty státy, v nichž se tady toto děje a dodržování je kontrolováno orgány veřejné moci. Takže jenom na upřesnění.

Děkuji za slovo.

Mluvila jsem se všemi obchodními řetězci. Mluvila jsem i s malými odběrateli. A nebudu tu říkat, s kým vším jsem mluvila. Ale chtěla bych ještě podotknout, že o tento zákon se už dávno zajímaly v minulém volebním období Věci veřejné a tam jsme prosazovali, aby se týkal nejenom odběratelů, ale také dodavatelů. Děkuji. Nyní vystoupení pana předsedy vlády. Děkuji.

Dovolte mi, abych reagoval alespoň na některé věci, které tady v diskuzi zazněly, a vyjádřil se tedy meritorně k návrhu zákona, který předkládáme, s tím, že avizuji, že bych pak ještě na pokračování schůze příští týden doplnil své vystoupení a reagoval také konkrétně na dotazy, například pana poslance Stanjury nebo některé další, které tady dnes zazněly. Prosím, berte to jako první část mého vystoupení k tomuto návrhu zákona. Jsem samozřejmě připraven ještě reagovat potom příští týden. Vážené poslankyně, vážení poslanci, k tomu, jakým způsobem vůbec došlo k tomu, že u nás tato regulace byla do legislativy zahrnuta. Nevyvážený vztah mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli je problémem, který začal vyvstávat už v průběhu devadesátých let, a to zejména po příchodu nadnárodních maloobchodních společností do České republiky. Na trh v České republice postupně vstoupilo 15 obchodních řetězců a ve vztazích mezi odběrateli a jejich obchodními partnery se začaly objevovat zcela nové postupy a zcela nové praktiky, které doposud v České republice realizovány nebyly. Tyto praktiky postupně sílily jak s úbytkem malých, nezávislých prodejen, tak i s nástupem velkých hypermarketů v období zejména po roce 2000. K čemu docházelo? Pozdní splácení faktur. Platby za zařazení na seznam dodavatelů. Platba k narozeninám příslušného obchodního řetězce. Platba za reklamní akce či za umístění zboží na výhodnější místo v regálech supermarketu. Všechny tyhle věci se staly běžnou praxí v českém maloobchodním prodeji potravin a v řadě oblastí pokračují bohužel dodnes.